Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já se krátce vyjádřím k některým tématům, která zde byla zmíněna. Mně to přijde ze strany poslanců ODS mimořádně pokrytecké, to, co tady říkají.

Postupujeme naprosto stejně, naprosto stejně, jakým způsobem postupovala vaše vláda.

Totéž musely absolvovat domácnosti v době, kdy za vašich vlád docházelo k přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Pokud jde o otázku veřejné podpory, tuto věc řešíme po celou dobu s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, který postup ministerstva nikdy v průběhu celého toho procesu nezpochybnil. Společně také pracujeme na otázce prenotifikačního řízení.

Zpracovávala se externě poměrně obsáhlá studie, která by reagovala na všechny ty otázky, které byly vzneseny. Pokud jde o dobu souběhu, ptal jste se mě vaším prostřednictvím, pane místopředsedo proč tak spěcháme. Spěcháme proto, aby ten zákon byl přijat co nejdříve, aby byla co nejdelší doba pro občany České republiky, aby se mohli té technologické změně, která přichází, přizpůsobit. Čím méně budou mít času, tím je to samozřejmě zatíží více, tím ten proces bude probíhat méně sociálně citlivým způsobem. Takže to jsou některé věci, na které jsem považoval za nutné reagovat, a dovoluji si znovu apelovat a požádat Poslaneckou sněmovnu, aby tento zákon ve třetím čtení podpořila. Já vám děkuji, pane ministře. Přečtu omluvu. Pan ministr vystoupil ve stále ještě otevřené rozpravě, takže s přednostním právem bude reagovat pan předseda Stanjura.